Pak jsem se chtěl zeptat ohledně jednoduchých staveb.

Pak jsem se chtěl zeptat... Pak jsem se chtěl zeptat ohledně dokumentace pro provádění stavby, jakým způsobem se bude posuzovat případný nesoulad té dokumentace pro provádění stavby s územním plánem, protože tady je uvedeno, že stavební úřad dokumentaci neposuzuje, ale využívá ji při kontrolní prohlídce.

Potom... Strana 25 řízení o povolení, návrh na povolení záměru.